Takže jak říkám, navrhuji nejdřív odvolání celé Rady České televize ve 12 hodin, pokud uspěje návrh paní kolegyně Sommerové, tak ihned poté, a návrh na vydání Lubomíra Volného k trestnímu stíhání kdykoliv po těchto bodech, pokud budou schváleny. Děkuji. Poslanec Benda k pořadu schůze. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Vím, že se na mě paní předsedkyně zdravotního výboru bude zlobit, ale jménem poslaneckých klubů ODS a Piráti vetuji zařazení nového bodu transplantačního zákona. Pokládám tu věc za příliš citlivou, než abychom ji projednávali poslední den naší schůze. Myslím, že to chvíli vydrží. Eviduji veto dvou poslaneckých klubů.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové.

Už když se podíváte na nízké číslo tohoto sněmovního tisku, tak jistě uznáte, že si tento zákon zaslouží, aby byl projednán v třetím čtení, aby se vědělo, jak vlastně Sněmovna míní vážně své sliby vůči zaměstnancům. Proto si vás dovolím požádat, abyste tento tisk zařadili jako druhý dnešní den. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze?

Nejprve tedy zařazení nového bodu.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Kdo je pro?

Hlasování číslo 120, přihlášeno 136, pro 98, proti 15. I tento návrh byl přijat. Bod jsme pevně zařadili. Návrh paní Adámkové nemůžeme hlasovat.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro zařazení nového bodu?

Kdo je proti? Hlasování číslo 123, přihlášeno 137, pro 3, proti 47. Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. To jsou všechny návrhy, které zde zazněly. Máme tady několik pevně zařazených bodů.

To je z mé strany vše. Omlouvá se pan ministr Robert Plaga dnešního jednání z pracovních důvodů. Nyní budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.